Já si pod tím nepředstavuji žádné prostě nařízení, jak to máme všichni dělat, ale představuju si pod tím a toho také dosahujeme společná pravidla a společné limity, které jsou potom pro nás výhodné. Opravdu nevidím žádný smysl v tom, že budeme soupeřit s Německem o to, kdo více podpoří na základě svého národního rozhodnutí a možností svého národního rozpočtu svůj průmysl. Nemáme nejdražší ceny, nestrašte lidi to jsme tady poslouchali, jak se máme dívat na nějaká řešení v jiných zemích.

Podívejte se i do jiných zemí, jejichž příklady tady zaznívaly, jak už mají dávno zastropované ceny. Teď teprve o tom přemýšlejí, kdy už čeští občané mají jistotu zastropovaných cen. Že jsme neudělali nic pro české občany?

Kdybychom je neudělali, cena elektřiny a plynu je násobně vyšší a to tam občané vidí. To se nedá zpochybnit. To, co samozřejmě nám nedělá radost, ale co asi chápe každý rozumný člověk, že úplně snadno ovlivnit nejde, to jsou ceny energií v Evropě a na světových trzích a my děláme to, co dělat máme, to znamená, na jedné straně je ovlivňujeme prostřednictvím společných kroků států Evropské unie a ta opatření měla vliv na to, jaká je dneska cena elektřiny a plynu na burzách, to je jedna rovina a druhá jsou národní řešení, která nám umožňují právě zastropovat cenu plynu, odpustit poplatky za obnovitelné zdroje energie nebo udělat opatření, která vedla ke snížení ceny pohonných hmot, jak už jsem je tady zmínil. A mám radost z toho, že řada opatření v té těžké a kritické situaci já ji vůbec nezpochybňuji funguje. Jsou to opatření drahá, stojí desítky a stovky miliard korun, proto jsme také přijali mimořádné opatření jiné, které nám zajistí příjmy do státního rozpočtu a posílí prvek solidarity ve společnosti, a to je válečná daň neboli windfall tax. Takže konkrétních věcí, které udělala naše vláda, je celá řada, ale o to nejde.

Prosím, pane poslanče, doplňující otázka. Například solidarita, mluvíte o solidaritě. Znamená to, že jste podepsali právně nezávazné memorandum. A já vám tady garantuju, že solidaritu budou všichni vaši kolegové v Evropské unii dodržovat, jenom pokud budou mít plné zásobníky.